Především je to daňový řád, který nařizuje zkoumat skutečnou podstatu operace, ne tu formálně deklarovanou.

Problém je samozřejmě, že ten delikt, protože ty dluhopisy jsou desetileté, tak ten delikt se bude opakovat každý rok.

Do té doby snad své Janečky ve funkci udrží. A já se domnívám, ale tohle je moje spekulace a nemusíte se mnou souhlasit, já se domnívám, že ten návrh není nic jiného než snaha vyvinout se z odpovědnosti, pravděpodobně i trestní odpovědnosti, že se tohoto činu dopustil, a ukončit to legislativním návrhem. Na to skutečně stačí profesionální výkon exekutivy, aby tam, kde je potřeba daň doměřit, bylo doměřeno. Na to není potřeba schvalovat jakoukoliv legislativní změnu. Poctivý podnikatel, pokud chce ze své firmy získat poctivě vydělané peníze, buď si vyplatí manažerskou odměnu a tu zdaní, anebo si nechá vyplatit dividendu a tu zdaní.

A zejména ten první případ, ten prodej bezcenného majetku za nesmyslně vysokou cenu, se skutečně několikrát opakoval, Finanční správa odhalila a trestala. To se pravděpodobně lze domnívat.

Myslím si, že to není možné, že s tímto podezřením nemůže věrohodně vláda České republiky vést boj s daňovými úniky. Proto si dovoluji přednést usnesení k tomuto bodu. Je tříbodové, je poměrně krátké. Poslanecká sněmovna 2. konstatuje, že ministr financí věrohodně nevysvětlil ani své osobní legální příjmy na nákup dluhopisů společnosti Agrofert, ani vážná podezření z daňových úniků, které vznikly vzájemnými obchody mezi Agrofert, a.s., a Andrejem Babišem jako fyzickou osobou;

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

Prosím.

Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Já jsem rád, že se tady konečně řeší bod, který se jmenuje Podvody ministra financí. Je to bod, na který jsme tady asi posledních pětadvacet let všichni čekali.